To, co tady již zaznívá opakovaně elektronická evidence tržeb. Já s tou myšlenkou bezesporu souhlasím, já vůči ní nemám žádné výhrady, ta myšlenka je správná: potírat podvody, potírat nevýběr daní, to je správné. Ale kolegové, v Chorvatsku poté, co to zavedli, jim došlo ke zvýšení nezaměstnanosti. Víme, co budeme dělat s těmi nezaměstnanými? Já s tou myšlenku souhlasím, ale myslím si, že tady jsou jiné priority mnohem zásadnějšího nevýběru daní. Děkuji i za dodržení času. Pan poslanec Beznoska, připraví se paní poslankyně Lorencová a ještě tedy potom fakticky pan poslanec Blažek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Krátká reakce na pana premiéra, je velmi podobná té reakci, kterou měl pan kolega Fiedler. Protože opravdu s tím, že přišla ekonomická krize v roce 2008, tehdy pravicová vláda moc dělat nemohla a ani za ni nemohla, zrovna tak jako vy v žádném případě nemůžete za poměrně robustní ekonomický růst teď. To je první poznámka. A druhá poznámka na paní kolegyni Langšádlovou. Velmi souhlasím s tím, že možná pohár přetekl a že se bavíme o tom, jakou politiku v České republice chceme mít. Jestli to může být politika prorůstání manažerů jedné firmy do státní správy, oligarchizace politiky, zakládání hnutí s účelem byznysovým, to znamená zisku, profitu, bez názorů, bez ideálů, anebo chceme tu politiku, která vychází ze standardního střetu standardních politických stran. I to je dnešním tématem naší debaty. Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem ráda, že vlastně to na mě vyšlo jako na poslední, to vystoupení krátké, protože si myslím, že bych mohla celkem jednoduše shrnout svoje předřečníky do konstatování asi v tomto duchu: My jsme tady byli přece dávno dávno před vámi, my víme, jak to v této zemi chodí, my víme nejlépe, jak máme pracovat, co máme dělat pro to, aby něco prošlo, aby něco neprošlo. Tak dlouho a s plným nasazením jsme pracovali na tom, aby byla tato země v situaci, ve které dnes je, v situaci, kterou nám myslím řada okolních států nebude, nemůže závidět.

A to je to, co zřejmě kolegům, kteří tady dlouhá léta před námi byli, nejvíc vadí.

Děkuji.

Projev byl kvalitně přednesen, ale měl jednu vadu. Úplně se vyhnul tomu podstatnému, proč tu jsme. My tu nejsme kvůli nějakým biopalivům a podobným věcem, to je jenom znak něčeho, co se systémově děje. Víte, já jsem v této Sněmovně a nejenom tady slyšel mnoho řečí o tom a mnoho rad, jak to má třeba fungovat v takovém Rusku.

Ani on by si to nedovolil. My nemáme co radit Rusku, my máme sami docela velmi zásadní problém, který spočívá v tom, že systémově dochází k nevídanému a u nás netradičnímu prorůstání byznysu a politiky.

A co se děje dneska?